Co se týká vystoupení poslance za ODS pana Kučery. Použil jednu krásnou tabulku.

A tady se skutečně bavíme o drobných pozemcích v soukromých vlastnictvích. Samozřejmě mohou.

Jde nám jenom o to, abychom ho nepoužívali ve stovkách případů, ale možná ojediněle nebo nejvýše v desítkách. Ano. Pan poslanec Kučera s faktickou poznámkou.

Děkujeme za informaci. Dále do obecné rozpravy žádnou přihlášku nemám. Troufnu si konstatovat, že návrh na zkrácení v ní padl, pokud to pan poslanec Laudát nechce ještě jednou zopakovat, ale řekl to. Všichni jsme zaznamenali, že pan poslanec Laudát navrhl zkrácení lhůty na projednání ve výborech na 20 dní. Tím tedy obecnou rozpravu končím. Vzhledem k tomu, že bylo předloženo veto na projednávání podle § 90, budeme postupovat standardně. Budeme se tedy zabývat za předpokladu, že nechce pan ministr ani pan zpravodaj závěrečné slovo... Vlastně to nebude slovo zpravodaje, ale poslance Martina Kolovratníka.

Já jsem čekal, že bude ještě podrobná rozprava. Nevadí, opravuji se a končím tu větu. Jenom tedy zrekapituluji. Já jako zpravodaj tohoto zákona se přimlouvám za odhlasování této lhůty a zároveň si dovoluji požádat, aby tato věc nebyla přikázána jinému než hospodářskému výboru. Pan ministr. Já jenom na doplnění jako předkladatel toho zákona bych se rovněž přimlouval k tomu, aby byla využita zkrácená lhůta 20 dní a tento zákon projednal hospodářský výbor parlamentu.

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání. Je zde návrh na přikázání výboru hospodářskému. Žádný jiný návrh jsem nezaznamenal. Pouze jsem zaznamenal prosby, aby to byl pouze hospodářský výbor.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat. My jsme tedy tento tisk přikázali výboru hospodářskému. Nyní budeme hlasovat o zkrácení lhůty na projednání ve výboru na 20 dní. Kdo je proti tomuto návrhu?

I tento návrh byl přijat a lhůta byla zkrácena. Děkuji jak panu ministrovi, tak panu zpravodaji. Konstatuji, že tímto jsme vyčerpali stanovený pořad 9. schůze Poslanecké sněmovny, takže 9. schůzi končím. Upozorňuji, že za deset minut plus minus ...